Já si dovolím na začátku jeden konkrétní příklad, který je spíše pro vaše pobavení.

Já vám přečtu větu z důvodové zprávy, to vás určitě pobaví.